Tam se něco řešilo.

Tam není těch deset minut.

Možná že to je i ten důvod, proč kouří třeba lékaři, proč kouří učitelé, proč kouří obory, u kterých by měla být vyšší úroveň poznání škodlivosti tabáku, podstatně větší než u nás laiků. Prostě sociální komunikace je to, co ta cigareta také přináší. A to považuji za možná docela důležité taky v tomto říci i těm kuřákům, že ta sociální rovina je možná to, co vadí. Jsem si vědom svého rizika. Možná už to bude více. To v žádném případě. Ale nechte na mé svobodné vůli, jestli budu kouřit.

My poslanci nastavme parametry, za jakých má pracovat.

Řekněme, že prostě bez absolutní obsluhy, že všichni si to musí někde v bufetu jít koupit a tam můžou jít trávit svůj den. Řekněme, že rozměr provozovny musí být sto metrů, padesát metrů, deset metrů čtverečních. Řekněme, že prostě toto je účel zákona, aby stanovil podmínky. Ale my se toho zříkáme. My to nechceme řešit. A plošně to zakážeme a tím jasně kuřákům ukážeme, kdo je tady pánem. Ale už to tady také od předřečníků zaznělo, že je to svým způsobem pokrytectví. Ano, je. To si řekněme. Je to pokrytectví. No je. Přesto to nějak tolerujeme, protože nejsme schopni těch 30 % kuřáků vyměnit. Nejsme schopni jim najednou říct, ale chceme a pokoušíme se o to. Proto na vás, kteří jste na vážkách, kteří nejste militantní, kteří nejste úplně zapřísáhlí odpůrci kouření, na vás apeluji, abyste zvážili, jak se rozhodnete. Ale znovu opakuji, velice rád bych byl, abyste se nesnažili mě jako kuřáka léčit zákonem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Luzarovi. Vyvolal dvě vážné faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Nevím, na co zemřeli jeho rodiče, na který druh rakoviny.

Pan profesor Vyzula by k tomu jistě byl schopen říct nepoměrně více jako kvalifikovaný onkolog. O tom není vůbec sporu. Já vím, že pan poslanec docent Svoboda jistě ví, jakým způsobem tyto nádory probíhají a končí, ale jeho poznámka, že existuje určitá protektivní úloha kouření proti rakovině jako takové, je mimo rámec mého chápání. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem reagovat na projev pana kolegy Luzara, který velmi podrobně rozebral problematiku. Nicméně s ostatními částmi jeho projevu musím souhlasit, protože uznávám svobodu v maximální míře a jsem proti plošným restrikcím, protože opravdu nikdy nefungují.

A pokud to nezasahuje do života ostatních a jít do hospody, která je kuřácká, je opravdu svobodná volba, tak bychom to měli nechat na těch, kteří v těch hospodách podnikají. Takže já budu jednoznačně hlasovat proti plošnému zákazu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. A prosím o klid sněmovnu. Děkuji za slovo.

Jinak samozřejmě návrh zákona jako celek podporuji, protože se domnívám, že závislost na tabáku v naší republice je velmi vysoká.

Myslím si, že je správné postupovat podobně, jak postupují země na západ od nás, kde se k takovému výraznému omezení kouření přistoupilo.